Děkuji za slovo.

Na to jsme nezapomněli.

Nebo už je to vyřešeno?

Takže nakonec to kraje a obce zaplatí.

Já myslím, že je to škoda. Vidím, že většina je proti.

Chci říct, že když jsem se ptal svých náměstků na dopravu, co na to říkají, protože oni to mají v resortu, ti byli pro právě z těch důvodů, že si myslí, že by to mohlo oddálit zvýšení jízdného. S těmi slevami, které jsou zavedeny, bych počkal s nějakým hodnocením.

Ale rozumím tomu, že měsíc není doba, za kterou bychom měli relevantní data. Já myslím, že za rok budeme vědět, zda došlo k nějakému většímu zvýšení počtu cestujících, nebo ne.

Já myslím, že to je v pořádku, že bychom měli usilovat o zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě, zejména železniční, ale k tomu potřebujeme jiné nástroje: zlepšit infrastrukturu, budovat záchytná parkoviště u železničních stanic.

Už tam jsou tři parkoviště. A už to nestačí. To je věc, která by pomohla dalšímu zvýšení počtu cestujících. A když už jsem si vzal slovo, tak mi dovolte, abych přednesl procedurální návrh na vyřazení všech ostatních bodů, které jsme dosud neprojednali.

Je tady návrh na vyřazení zbývajících, to znamená neprojednaných bodů schváleného pořadu 19. schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Návrh byl přijat. Ještě bych přečetl jednu omluvu. Tímto jsme vyčerpali schválený program 19. schůze Poslanecké sněmovny. Já tuto schůzi končím.